Obecně si myslím, že není dobré zavádět krátkodobé daňové změny. Spotřební daň je prostě pevnou součástí ceny, my jsme navíc ještě prováděli kontrolu marží, to znamená, tam máte takřka jistotu, že se takřka celé snížení spotřební daně projeví v koncové ceně.

To je hlavní důvod, proč já osobně jsem proti těmto změnám. Druhá věc, a to si řekněme, že to je vlastně jenom řečnická otázka. Popsal jsem ty odpovědi, ten setrvalý stav.

Já si debatu pamatuji.

Připomínám, tři položky na začátku byly v druhém snížení sazby 10 %, a to léky, knihy a dětská výživa.

Může to být výsledek.

Já vím, že tam jsou celní sazebníky a podobně, to myslím že všichni, kteří se tím podrobněji zabývají, jsou si toho vědomi. Je to a teď to nemyslím nějak pejorativně, jenom politické rozhodnutí, jaká bude snížena sazba. První debata, která je pro mě podle mého názoru nejdůležitější, které produkty, které služby mají být ve snížené sazbě a které mají být v základní sazbě.

Konkrétně jeden evropský stát má jednu základní sazbu, žádnou sníženou a snížené jsou jedna nebo dvě, tři a neexistuje univerzální odpověď, který model je lepší.

Když řekneme, že dvě, tak nás bude čekat politická debata o rozdělení těchto služeb a produktů, na kterých už jsme se shodli, že mají být ve snížené sazbě, které mají být v prvním snížení a které mají být ve druhém snížení sazbě.

Samozřejmě najdeme výjimky. Když si vezmu tu první sníženou sazbu, ty tři položky, tak tam také máme potravinu a tam je to podle mě odůvodněné, odůvodnitelné a je to správné.

Tam není volba, jestli si to koupím, nebo nekoupím, jestli si koupím kvalitnější produkt, nebo méně kvalitní nebo průměrně kvalitní.

Nástrojem sociální politiky mají být jiné věci daň z příjmu, sociální systém, systém sociálních dávek.